Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, máte slovo. Děkuji. Slibuji, že budu vystupovat teď úplně naposled. Směrem ke kolegovi Bendovi vaším prostřednictvím. Jestli ani toto nebudu moci podle vás zde používat, potom bych to považoval za flagrantní porušení svého ústavního práva poslance zde nějakým způsobem reagovat na věci, na které reagovat bych chtěl.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

A pak bych se chtěl také ohradit děkuji paní kolegyni

Máte v tom naprostý zmatek.

Witikobund není zván na Sudetoněmecký den, a to proto, že se zásadním způsobem rozcházejí ve svém postoji jak v minulosti, tak budoucnosti. Sudetští Němci mají několik organizací.

Tato dáma je představitelkou bavorských Židů.

Takže pokud tady plácáte takové nesmysly, tak si to nastudujte. Není jeho součástí. On to používá rád i místopředseda Sněmovny pan Okamura. Je to naprostý nesmysl a je to podlá lež. Stejně tak došlo k vývoji za těch sedmdesát let i v rámci sudetských Němců a jejich vztahu k Československu, popřípadě České republice.

Stejně tak, myslíte si, že by na tento den přijel a seděl vedle mě spolkový ministr vnitra? Chcete tím říct, že spolkový ministr vnitra jezdí na akce pořádané nacisty nebo revanšisty, kteří bojují proti zájmům územní celistvosti a výsledkům druhé světové války? Vedle mě seděla paní Knoblochová a seděl vedle mě Horst Seehofer, což je spolkový ministr vnitra, bývalý premiér Bavorska. Mluvíte o věcech, kterým vůbec nerozumíte, matete veřejnost a lžete! A mě to velice mrzí, protože se musíme bavit samozřejmě o těchto věcech. Stejně tak je debata o Benešových dekretech.

Říkejme, jak to je.

A vaše vyjádření o tom, co je Sudetoněmecké krajanské sdružení a pletete tam ještě radu a další, těch institucí je více tak samozřejmě může, a já doufám, že pan ministr zahraničních věcí mi to potvrdí, může výrazně poškodit českoněmecké vztahy, českobavorské vztahy. Bavorsko jako klíčový ekonomický partner České republiky. Vždyť jsme pořád ve stejném modu. Říkáte tady nesmysly!

A já nevím, co je horšího tedy, popravdě řečeno. Neznalost, nebo lež. Takže nevykládejte takové věci.

A špinit Daniela Hermana můžete. Ale pravda je jinde. A upozorňuji vás, že některé výroky, které tady padají a jsou lživé, významně poškozují zájmy České republiky. Prosím, nelžete. Děkuji.